Francie má velice rozsáhlý sociální systém včetně obrovské podpory, mám pocit, že v Evropě zřejmě největší, neřkuli na světě, co se týká porodnosti.

Ale z hlediska toho, že by to zásadně změnilo atmosféru a chování většinové společnosti, aby to bylo jaksi udržitelné, to není.

A vykrýt to nějakým financováním z veřejných prostředků musíte, to je prostě princip průběžného systému.

Najednou došlo k názorovému zvratu a pak už nebyla žádná chuť ze strany sociálních demokratů se na čemkoliv domlouvat.

Zatím jste nepřinesli vůbec nic a troufám si říct, že zřejmě ani kromě nějakých kosmetických úprav, aby se neřeklo, nepřinesete.

To, o čem se nemluví, tím, že jste zpochybnili vůbec princip fondového financování čehokoliv, tak se obávám, že i těmi kroky, které už udělal novelou daní pan vicepremiér Babiš před časem poměrně rychle, tak vy odsuzujete naši zemi potenciálně ke kapitálové chudobě. Udělali jste to i dnešním předkladem.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji nikoho dále přihlášeného do obecné rozpravy. Pan poslanec Benda se hlásí. Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, předkladatelé, vážené dámy, vážení pánové, já jsem čekal, že aspoň ve druhém čtení, pozorně jsem poslouchal, zazní nějaké představy s tím, co tedy vládní koalice plánuje s důchodovým systémem. Už jsme se tady opakovali, že v prvním čtení vystoupil pan ministr financí, řekl nám, že do tří měsíců představí svůj návrh důchodové reformy. Pak se nechal trochu možná rozčilit a začal číst z nějakých předběžných materiálů, což nebylo úplně povedené, protože podklady byly opravdu lehce nešťastné a vedly by k důsledkům pro naše důchodce zcela nechtěným, tak to vzal zpět a řekl, že něco dalšího předloží. Zdá se, že on zřejmě nepředloží nic, protože již prohlásil, že toho není schopen, že není možné tady nějakou novelu předložit. Ministryně práce a sociálních věcí, která by měla být za důchody zodpovědná, tady pro jistotu ani nesedí, nevím, možná je někde na důležitém jednání v zahraničí, já to nezpochybňuji, ale čekal bych, že přece jenom ministryně zodpovědná nejenom za sociálně znevýhodněné děti, ale také za důchodový systém tady bude a půjde nám něco říct. Někteří poslanci vládní koalice, jako pan kolega Votava, který to tady říká, předkládají nějaké dílčí návrhy na zlepšení třetího pilíře. To je asi vcelku užitečné, já pana poslance Votavu chválím veřejně, myslím si, že řada z návrhů je rozumných, jenom si myslím, že to vůbec neřeší situaci. Ano, jsou to návrhy, které zlepší jeden způsob spoření, ale mám dojem, kdo vidí ta čísla, tak ví, že třetí pilíř dramatické výpadky prvního pilíře nenahradí.